Shrnuji tedy: kdo jste se kdy v minulosti vyjadřoval ke zrušení kojeneckých ústavů, kdo jste se kdy v minulosti vyjadřoval k podpoře toho, abychom se jako stát přiblížili sousednímu Slovensku nebo Polsku, tak dnes je poslední šance, aby to reálně v této Sněmovně prošlo. Dnes máte šanci změnit třeba svá předchozí hlasování i vy, kolegyně a kolegové, kteří jste si doposud nebyli jisti. Ty argumenty jsou myslím velmi racionální a ze zemí Evropské unie jsme v tak obrovských ústavech, jaké máme my, bohužel poslední. Hlásí se ještě někdo s návrhem na úpravu pořadu schůze?

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Michálka.

Tak to je myslím jasné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo je Ne, je zájem hlasovat odděleně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Tento návrh jsme schválili.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Také tento návrh byl schválen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 103, přihlášeno 155 poslanců, pro 51, proti 5. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a budeme postupovat podle schváleného pořadí, to znamená, že nyní se budeme zabývat bodem číslo 333.